Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Děkuji, pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové, paní ministryně ve svém úvodním vystoupení shrnula věci tak, jak je má připraveny.

To znamená, ta časová prodleva už je tady poměrně dlouhá. Přestože se v této zprávě hovoří především o zavedení nové skutkové podstaty, kterou požaduje postihovat účast a činnost v nestátních ozbrojených skupinách, kdy důvodová zpráva sice zmiňuje pouze ISIS, ale důvod může být i zcela jiný. Je to i účast v jiných válečných konfliktech, a to zejména na Donbasu.

Chápu, že tato vláda může mít s některými věcmi problém.

Takže zde vidím nadbytečnost a jako takové navrhuji zamítnutí tohoto zákona hned v prvním čtení, byť chápu, že budete mít zcela jiný názor, ale toto jsem vám říci musel.

Děkuji, pane místopředsedo.

Co by to znamenalo?

Nemůže se trestně stíhat, postavit před trestní soud, čili to má i obrovský preventivní význam. Takže jednoznačně tady pro a žádnou duplicitu tady nevidím.

Čili jednoznačně: myslím, že kdo pro tohle zvedne ruku, tak se nemusí obávat, že by schvaloval duplicitu.

Plně souhlasím s tím, že máme usnadňovat práci orgánům činným v trestním řízení a justici.

Oni jsou schopni to udělat.

Nebo bude dávat jiné a jiné...

Samozřejmě, můžete mít jiný.

Já vám také děkuji.

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Ondráčka, který navrhuje zamítnout předložený návrh.

Hlasování pořadové číslo 258, přihlášeno 92 poslanců, pro 6, proti 18.